Děkuji panu poslanci Černému. Ještě přečtu omluvenky.

Prosím faktická poznámka pana poslance Gabala. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte jenom, abych doplnil několik faktických souvislostí a aspektů včerejšího projednání na výboru pro obranu. Je potřeba si být vědomi, že nasazujeme lékařský tým skutečně do válečné oblasti a do bojového prostoru, kde snad se konečně dostáváme k finální části operací proti Islámskému státu.

To znamená, velmi podporuji i formát toho, jak ten mandát je formulován. Musíme si uvědomit, že 1,5 milionu lidí, kteří tam jsou a budou vystaveni bojové činnosti, budou z hlediska svých nároků na lékařskou podporu nesmírně závislí na tom, co jim poskytneme zvenku. Proto apeluji na Ministerstvo obrany, aby počítalo také s přesahem z toho vojenského bojového prostředí směrem k civilnímu. Chci také poděkovat úředníkům Ministerstva obrany za velmi detailní spolupráci před jednáním výboru. Kdo měl zájem a chtěl ty věci konzultovat a dotazovat se, tak mohl. A poslední.

Děkuji. Samozřejmě vyslání podpořím. S faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já se moc omlouvám, ale musím reagovat na kolegu Gabala.

Jestli jste ji vy slyšeli, kolegové z vládní koalice, z úst pana ministra obrany někde interně, to nevylučuji. Ale já jsem nic takového nevěděla! A to mně přijde nefér. Stojíme tady všichni před tím rozhodnutím, jakým způsobem bude Česká republika dál v rámci zahraničních operací vojáky nasazovat. Měli jsme tady nedávno mandát na další dva roky, dokonce jsem byla zpravodajkou toho návrhu. Já nemám problém posílat vojáky do misí. Myslím si, že je to přesně to, co i Armádě České republiky pomáhá ve výcviku, když už nejsme schopni jim ten výcvik zajistit doma. A že nám tady někdo ty informace účelově neposkytuje. To mně vadí. Děkuji paní poslankyni. Nyní pan předseda Benešík, netrpělivě stojící v očekávání. Prosím, pane poslanče, je to vaše. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je to samozřejmě záležitost, kterou neumíme ovlivnit časově, vyšlo to na dnešní den. Proto se velmi omlouváme, že to takhle vzniklo, že jsme nebyli schopni to naplánovat jinak. Ale to je prostě vis maior, to my neumíme. Makali jsme, zdrželi jsme vás, ale neumíme to jinak zařídit, protože zasedání Evropské rady se neřídí jednáním Poslanecké sněmovny.